Ještě jednu věc mám.

Ale ten podnikatel díky tomuhle zvýší vlastně cenu toho jídla, cenu té pizzy.

Já jsem slíbil, že to nebude mít dlouhé, takže jsem to zkrátil. Rád bych vám všem popřál krásný víkend.

Děkuji vám.

Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ozdravný konsolidační balíček projednáváme od středečního odpoledne, přičemž zde vystoupily desítky poslanců. Z tohoto důvodu není účelné, abych opakoval to, co zde již bylo v mnoha případech několikrát řečeno. Proto se ve svém projevu zaměřím pouze na některé aspekty konsolidace veřejných financí, které z pohledu teoretického ekonoma považuji za důležité. Za zcela zásadní aspekt naší diskuze považuji otázku, zda česká ekonomika ozdravný balíček potřebuje. Byly zde předkládány argumenty o nízké míře zadlužení, o nebezpečí ekonomického útlumu, o negativních dopadech na firmy, včetně poklesu jejich konkurenceschopnosti, o faktorech stimulujících inflaci, o následném poklesu životní úrovně české domácnosti apod. Hospodaření státu je možné zjednodušeně přirovnat k hospodaření běžné domácnosti. Jakým způsobem může běžná domácnost dovolit žít nad poměry, mít vyšší výdaje než příjmy. Existují tři možnosti, jak můžete uhradit své dluhy. Za prvé čerpáním ze svých úspor. Jaké úspory si ale vytvořila Česká republika v předchozích letech hojnosti.

A co více, zadlužily nás na další období.

Druhou možností, jak uhradit své dluhy, je prodej majetku. Když rodina po rodičích zdědí rodinný dům, pak jeho prodej získá potřebné finanční prostředky.